Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika drážní inspekce. Možná by nám pan ministr dopravy mohl referovat, jak ministerstvo usiluje o to, aby bylo co největší množství železničních přejezdů doplněno závorami.

Vláda shodou okolností o letošních prázdninách důsledky jednoho takového neštěstí nepřímo zažila.

Zákon také pamatuje na sankce uvalené, pokud se účastník silničního provozu podle zdravého rozumu a zákona nechová.

Proto vláda přichází s novelou a navrhuje, aby se za přestupek vjezdu v době, kdy je to zakázáno, uložila pokuta od dvou a půl do pěti tisíc korun.

To musíme pořád čekat, až se něco stane?

Malé viny je potřeba trestat hned, to je skutečně preventivní a výchovné.

Prosím, máte slovo.

Malé viny je potřeba trestat hned. Pokuta pět tisíc korun není skutečně nic ve srovnání s nebezpečím a ohrožením životů a majetku osob, které takovým jednáním hrozí.

A myslím si, že bude nesmírně výchovné. Vezme si několik dní dovolenou a ve své podstatě, než se vzpamatuje, tak ten jeden měsíc uběhne.

Velice praktický a věřím, že i funkční metr. Přebírat obsílky v poslední den lhůty, odpovídat poslední den lhůty, několikrát se omluvit ze zdravotních důvodů, použít k tomu lékařské zprávy, pak se na jedno řízení můžeš dostavit a navrhnout provedení co nejvíce důkazů, jednou za tebe přijde zmocněnec bez správně vyplněné plné moci a takovým způsobem se dá správní řízení tak dlouho prodlužovat, až nakonec vůbec nebude přestupek projednán.

A takovým způsobem se účelně vyhnul správnímu řízení.

A věřím tomu, že se přestupci rádi ke správnímu řízení dostaví. Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Kolovratník.

Počkáme, až se uklidní a budeme pokračovat. Prosím, máte slovo.

Slíbil jsem postupnou reakci zpravodaje na vaše návrhy.

Tam jde o to, že bychom skutečně řidičům a občanům popřeli právo na spravedlivý proces.